Budeme pokračovat v souladu s dohodou předsedů poslaneckých klubů. Jestliže jsem tento bod přerušil a ostatní byly vyřazeny, tak jsou splněny všechny podmínky, abych ukončil tuto schůzi. Námitka ne, pane předsedající.

Mě samozřejmě mrzí, že jsme to dnes nedojednali. Já věřím tomu, že to dojednáme a načtená usnesení budeme hlasovat. To mě těší.

To je věc každého. Jestli chcete, můžeme samozřejmě jednat až do 19 hodin. Můžeme, protože to je otázka jednacího řádu.

My jsme to opravdu nebyli.

Děkuji, pane předsedo.

Paní poslankyně, pouze přednostní práva.

Já za sebe říkám, že ať už usnesení uděláme dnes, zítra, resp. zítra asi ne, příští týden, tak samozřejmě vás budu informovat o průběhu, klidně za měsíc, klidně každý měsíc, to tady můžu slíbit, ať už na interpelacích, nebo jiným způsobem. Určitě se dostaneme i k tomu usnesení.

Děkuji za slovo. Doufám, že ne.